Děkuji za pozornost. Tak nyní dvě faktické poznámky.

Pane místopředsedo, vážená paní ministryně, já bych chtěl ještě zareagovat na dlouhý příspěvek paní kolegyně Richterové vaším prostřednictvím. Chtěl bych jí poděkovat, protože ty věci tady myslím zazněly zcela jasně.

Stojíme tady v situaci, kdy pokud chceme zachovat dětské skupiny a jejich financování, tak prostě nemůžeme jít tou cestou, která by se zdála býti racionální, a ten zákon prostě zamítnout. Nic jiného. Já nerozumím tomu, proč by tady neměla být zachována možnost svobodné volby těch rodičů. Proč tady chceme nějakým způsobem likvidovat dětské skupiny, ať už prostřednictvím financování, věkových limitů?

A když se podíváte na ty desítky prohlášení dětských skupin, fungujících dětských skupin, tak ty mají dvě obavy. Jednak z toho, že ten zákon fakticky, pokud by byl přijat bez těch pozměňovacích návrhů, tak tady způsobí to, že fakticky ty dětské skupiny budou zlikvidovány, a to už nemluvím o tom naprosto nesmyslném přejmenování na nějaké jesle. Ale to, co je problém, je to, že to bude mít dopad na péči o děti jako takové a na možnost skutečně nalézt instituci, zařízení, které by tu předškolní... Já nechci nikoho víte, že jednu větu, dvě věty nechávám, ale pak by mohli protestovat ostatní poslanci.

Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně.

Dnešní návrh zákona, který projednáváme, je dotažení, systémové dotažení celé této záležitosti, slaďování rodinného a pracovního života a hlavně péče o ty malé děti.

Děláme to, co naše děti a co naše rodiny potřebují.

Musím jenom připomenout, proč vznikaly dětské skupiny.

A tady bych chtěla upozornit na to, že jestliže ten věk je tak omezený, jak je, a Ministerstvo školství nepřipouští v podstatě navýšení tohoto věku, tak musíme jasně říci, že Ministerstvo školství musí dát výraznou posilu výstavbě mateřských škol, tak aby byly dostupné všem, pro všechny rodiče. Jinak skutečně vznikne skupina rodičů, kteří nebudou mít kam dát své dítě.

A já bych chtěla znát jeho názor na to, jakým způsobem bude tedy Ministerstvo školství podporovat výstavbu nových mateřských škol, tak aby bylo místo dostupné pro všechny. Děkuji, pane místopředsedo.

Jsem v komunální politice 23 let, na Praze 2 jsem dlouhé roky starostkou a máme jesle dokonce dvoje. Zřizovali jsme je na druhé adrese. Takže se důrazně ohrazuji proti tomu, že tady paní Gajdůšková neustále tvrdí, že jsou jesle rušeny bez náhrady. Není to pravda.